Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Jedná se o rozšíření příspěvku krajům.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Jedná se o omezení povinnosti platit zálohy a pojistné na veřejná pojistná.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Stanovisko?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Poslední návrh. Jedná se o omezení povinnosti platit zálohy a pojistné na veřejná pojistná. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Myslím, že ne.